Prosím paní zpravodajku. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych shrnula, jaké návrhy zazněly během rozpravy. Pan poslanec Klán navrhl, abychom tento tisk přikázali bezpečnostnímu výboru. Pan poslanec Petrů navrhl zkrácení lhůty na projednávání ve výborech na 30 dnů.

Děkuji. Budeme tedy hlasovat. Ještě přivolám kolegy z předsálí. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na vrácení návrhu navrhovateli k dopracování. Jenom oznamuji, že hlasuji s kartou číslo 71. Všechny vás odhlásím a prosím o novou registraci. Přistoupíme k hlasování o návrhu na vrácení navrhovateli k dopracování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Nyní se budeme zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání. Je zde návrh, aby garančním výborem byl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Ptám se, zda je jiný návrh. Není tomu tak. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Navrhuji přikázání hospodářskému výboru. Jak již bylo avizováno v obecné rozpravě bezpečnostní výbor. Padly návrhy na hospodářský výbor a výbor pro bezpečnost. Budeme tedy hlasovat.

Tento návrh byl přijat.

Tento návrh nebyl přijat.

O tom rozhodneme hlasováním, které jsem zahájil. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat a lhůta byla zkrácena. Děkuji panu ministrovi a děkuji i paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu.

Dámy a pánové, bylo mi řečeno, že byla přijata námitka proti postupu předsedajícího a že v této fázi bychom měli hlasovat o všech zbývajících návrzích na změnu programu. Prosím jednotlivé poslance, aby sledovali můj postup, protože jsem převzal řízení schůze a spoléhám se na písemný podklad. A děkuji za spolupráci. Podle mých informací teď budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bendla.

Budeme hlasovat postupně.

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. To platí? Můžeme jedním hlasováním, nebo zvlášť?

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. A toto jsou všechny návrhy pana poslance Bendla.